Chtěla bych využít toho, že tady za mnou sedí pan ministr vnitra, a jelikož vím, že tento zákon byl dán do řádného legislativního procesu a byl stažen z eKLEPu a poté se našla jiná cesta, to znamená, že si to osvojili tady poslanci a poslanci to předložili jako svoji poslaneckou novelu, tak bych chtěla vědět, jak Ministerstvo vnitra, když to vložilo do toho eKLEPu, a vím, že když vkládám něco do eKLEPu, dokládám novelu zákona, důvodovou zprávu, předkládací zprávu a samozřejmě studii dopadů, jestli Ministerstvo vnitra má vyčísleno, kolik to bude stát, byť vím, že si to osvojili poslanci. A děkuji za odpověď.

Nicméně ještě předtím načtu omluvy.

S takovým postupem nelze souhlasit, protože pravidelné přesoutěžování představených státních zaměstnanců vede ke zvýšenému riziku v podobě potenciální destabilizace a politizace státní správy.

Současně tím bude pro odborné skupiny představených zajištěn dlouhodobý a stabilní výkon státní správy za současné garance ochrany před přílišnou politizací jejich činnosti.